Jeli toto v gesci obcí, tak bych také považoval za velmi nutné, aby v tom návrhu bylo i stanovisko Svazu měst a obcí, které tam není. Kolik by spolupráce s těmi obcemi měla stát, jaké nároky to na obce bude klást a kdo to zaplatí.

Ony ty zákony nemusí být nezbytně psané do naprostého detailu, protože právě ty legislativní mezery se překonávají výkladem. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že tomu výkladu soudnímu, který je závazný, předchází výklad správních orgánů.

Co se bude dít? Proti tomu se ten útulek odvolá, protože samozřejmě nechce být zakázán, chce vykonávat dál tu svoji prospěšnou činnost. A pak teprve se bude moci bránit... Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám skutečně o klid ve sněmovně. Diskuze, které se netýkají tématu, zásadně v předsálí.

Já ještě počkám... Děkuji za zjednání klidu, pane místopředsedo.

Pak je samozřejmě možnost se bránit v režimu správního soudnictví.

To znamená, tady z toho hlediska je potřeba buď upřesnit, trváli na tom paní navrhovatelka, anebo ten návrh vůbec nepřijímat, což si myslíme, že je podle našeho soudu úplně to nejlepší.